Zpravodaj souhlasí. Ano. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Legislativně technické připomínky byly schváleny.

Nikdo nemá námitku. Protože bylo o všech návrzích hlasováno, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.